Rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti?

Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 59, přihlášeno 176 přítomných, pro 36, proti 130.

Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dvacáté čtvrté hlasování bude o pozměňovacím návrhu G22 a rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G23. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování číslo 62, přihlášeno 176 přítomných, pro 36, proti 131. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dvacáté šesté hlasování bude o pozměňovacím návrhu pana Karla Fiedlera pod písmenem G24. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

Proti? Hlasování končím. Prosím další návrh.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Konečně se dostáváme k písmenu H. Jsou to pozměňovací návrhy, které podal pan kolega Vilímec, a pod číslem 29 budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu H1. Rozpočtový výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Dříve než tak učiníme, s přednostním právem místopředseda klubu TOP 09 pan poslanec Kučera.